Děkuji, paní ministryně, za odpověď na otázku operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Přesto mi dovolte poznámku.

Takže já se chci opravdu zeptat, co by v takovém případě nastalo. Pane poslanče, omlouvám se, ale to je pořád dokola. Já neříkám, že hrozba neexistuje. Já říkám, že není žádná korekce vůči České republice. To jsou opravdu dva různé pojmy, a pak nás novináři honí za slovíčkaření.

Takže skutečně obavy z toho, že by Česká republika na něco nebyla připravena, nejsou úplně namístě.

Dobře, děkuji. Tímto končím projednávání této písemné interpelace. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci situace v Národní galerii v Praze, příspěvkové organizaci Ministerstva kultury, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti, kvality a výsledku kontrolní činnosti a postupu Ministerstva kultury a závěrů a opatření k řešení a překonání závažných problémů Národní galerie v Praze. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 632. Zahajuji rozpravu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na úvod chci koncentrovaně připomenout, co mě k interpelaci ministra kultury ve věci situace v Národní galerii v Praze, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti Ministerstva kultury za kontrolu a opatření k řešení a překonávání závažných problémů galerie vedlo.

Do veřejného diskurzu po léta pronikají informace o problémech personálních, ekonomických, etických a dalších. Došlo k tomu, že předchůdce současného ministra kultury se rozhodl odvolat generálního ředitele Jiřího Fajta a poslat na něj pro hrubá pochybení dokonce trestní oznámení. Podle mého přesvědčení je veřejnost oprávněně znepokojena. Často jsem musel kritikům poměrů v Národní galerii dát za pravdu, když poukazovali na odpovědnost Ministerstva kultury jako zřizovatele za to, jak Národní galerie plní své poslání, jak vystupují a jednají její generální ředitelé a co se v galerii děje.

Jde o příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury, která je ze zákona povinna naplňovat roli významné organizace, jejímž hlavním úkolem nebo účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit její výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik. Když jsem zmínil, že Národní galerii dlouhodobě poškozují problémy a postupy v personální oblasti, pak případem odvolaného generálního ředitele Jiřího Fajta nezačaly, ale jen vyvrcholily. Odpovědnost Ministerstva kultury je zde dlouhodobá. Selhávání ministerstva při výběru ředitelů a zejména následně při kontrole toho, jak ředitelé plní své povinnosti a zda nejednají ve střetu zájmů nebo v rozporu s předpisy a zákony, bylo výrazné už v období, kdy na sklonku devadesátých let ministr kultury Pavel Dostál instaloval až na druhý pokus, podle médií až s pomocí ministerských úředníků, do čela Národní galerie Milana Knížáka.